Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, dobrý večer. Ode mě teď zazní, kolegyně, kolegové, technické informace k provedení volby. V souladu s usnesením, respektive s rozhodnutím Poslanecké sněmovny, které jsme učinili, volební komise pro vás připravila 200 hlasovacích lístků, na kterých je připraveno k vašemu označení jedno jméno, jméno jedné kandidátky, paní poslankyně Markéty Adamové Pekarové, navržené koalicí SPOLU.

Jak už jsem také řekl, na hlasovacím lístku je uvedeno jméno, v tuto chvíli tedy jedno jméno Markéty Adamové Pekarové, a je označeno pořadovým číslem. Hlasovací lístky vydáváme ve Státních aktech na levé straně místnosti pro poslance. Dělíte se do dvou řad.

Tady mám na vás prosbu. Protože je vás zde hodně nových, tak prosím, abyste vždy těm pracovnicím sdělili své jméno při přebírání volebního lístku, aby se urychlilo vydávání, aby si vás mohli zaznamenat, že jste se zúčastnili volby.

Vždy dlouhodobě opakuji a připomínám, že je potřeba volební lístek označit správně, aby byl platný, a to kroužkem.

V prvním kole je předsedou nebo předsedkyní Poslanecké sněmovny zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců, tedy těch, kteří se volby zúčastní. Do případného druhého kola v tomto případě postupuje stejná kandidátka. Pokud by ani v druhém kole paní poslankyně Pekarová nebyla zvolena, volby končí a podle čl. 3 bod 18 volebního řádu Poslanecké sněmovny se musí nejpozději do deseti dnů konat nová volba. Musí se tedy podat nové návrhy a bude se konat první kolo takzvané druhé volby s novými kandidáty, které se předkládají poslanecké komisi.

To je vše, tolik technické informace.

Takže prosím, pane předsedající, dvacet minut na provedení volby, bude to tedy do 18.40. Děkuji.